Mýtné brány jsou ve vlastnictví České republiky. Zůstatková hodnota majetku státu, mýtného systému, je podle nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu přibližně 2,2 mld. korun.

Technické podmínky ukládají povinnost využít stávající konstrukce kontrolních bran v místech, kde byly navrženy kontrolní brány nového systému.

Já jsem o tom detailněji informoval na kontrolním výboru a následně na jednání vlády.

Jak jsem poznamenal, bude se jednat o informační systém veřejné správy, který budeme teď na podzim přebírat a který umožní to, že satelitní mýtný systém začne fungovat k 1. prosinci letošního roku. Budeme připravovat zadávací řízení na služby provozu tohoto systému, který bude v majetku České republiky. Ta doba na to bude nesmírně krátká.

Takže se ukazuje, že pokud nestihneme přesoutěžit služby provozu, budeme muset využít mimořádných zadávacích způsobů, to znamená asi nejspíš jednacího řízení. Takže to je ta realita, ve které jsme.

Vyžadoval by změnu právních předpisů.

Takže některé věci prostě nejde udělat hned. Možná bych zmínil ještě jednu věc. V rezortu Ministerstva dopravy realizujeme změnu právní formy Ředitelství silnic a dálnic na akciovou společnost. K příštímu roku budeme mít založenou akciovou společnost. Současně připravujeme změny právních předpisů, které umožní efektivní fungování této akciové společnosti.

Závěrem bych chtěl skutečně říci, že si vážím zájmu o tuto věc, že chcete být informováni, a já jako ministr dopravy chci být vůči vám transparentní a chci, abyste byli informováni. Další report budeme pravidelně dávat na kontrolní výbor.

Mám tady dvě faktické poznámky.

Já tady chci zareagovat na opakované tvrzení pana ministra, že smlouva je platná. Ano, pane ministře, smlouva je doposud platná, protože prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doposud není právoplatné. Tak to prostě nezlehčujte, protože situace je opravdu vážná. Děkuji. Pan místopředseda Pikal v rozpravě. Prosím, máte slovo. Vím, že jsme v obecné rozpravě. Já bych tu otázku chtěl trošku zobecnit.

Chtěl bych se zeptat, jestli jste již tedy osobu pana ředitele na vládě řešili, jak bylo přislíbeno, nebo ne?

Přečtu omluvu.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova? Prosím. Děkuji za slovo.

Takže za to bych vám chtěl, kolegyně a kolegové, poděkovat, protože se jedná skutečně o zásadní věc s dopadem do státního rozpočtu a fungování státu.